Poprosím pana ministra dopravy o odpověď.

Právní situace týkající se mýtných tendrů není jednoduchá. Já tu situaci vnímám. Nechci činit žádné kroky, které by z mé pozice měly ohrozit stávající tendr, jak je v současné době za stávajících podmínek realizován. Ministerstvo dopravy v současné době čelí několika správním řízením, soudním řízením a možná ještě dalším jiným řízením, jak je z médií známo.

Znovu bych zopakoval, jakákoliv moje mediální prohlášení, veřejná prohlášení mohou ztížit pozici České republiky.

Nechci veřejně komentovat procesní a právní postup Ministerstva dopravy. To si skutečně myslím, že by nebylo úplně vhodné z hlediska ochrany majetkových zájmů státu.

Takže to je velmi stručně, co jsem chtěl říci.

Děkuji, pane ministře. Chápu, že téma mýto je skutečně tématem citlivým. Jen mě zarazilo, že jste ve svém rozhovoru zmínil, že žádný krizový plán zatím nemáte, takže předpokládám, že po tom 11. červenci budete mít případně nějaký připravený.

Pan ministr má zájem o odpověď. Já jsem nehovořil, zda Ministerstvo dopravy má či nemá krizový scénář.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní nepřítomná ministryně, rád bych se zeptal, v jaké fázi je projekt Návrh optimalizace identifikovaných procesů oběhu dokumentů ve vašem rezortu. Vím, že na realizaci uvedeného projektu byla vypsána zakázka. Ta je dohledatelná v systému EZAK, která však byla posléze zrušena. Proto bych se rád zeptal, jak v této věci hodláte dále postupovat, aby byl zajištěn kvalitní oběh dokumentů ve vašem rezortu. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, když jste jmenoval nového generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic, řekl jste, že jedním z jeho hlavních úkolů je, aby se zaměřil na zlepšení komunikace a informovanosti veřejnosti. Myslím, že to je chvályhodné. Má to však jeden háček.

Než předám slovo panu ministrovi, přečtu dvě omluvy.

Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vy jste tady nastínila moji neúčast.